O co nám jde na prvním místě. Chci, aby i prodavačky hypermarketů a supermarketů, v mnoha případech jsou to matky dětí, mohly sváteční chvíle trávit se svou rodinou a abychom tak lépe přispěli k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života.

Můžete akorát na pohotovost.

A hlavně to, jestli nakoupíme o den dříve, nebo později, to jsou věci skutečně zbytné a řešitelné. Čili nakoupit i o jeden den navíc není také určitě pro nikoho žádný problém. Nejčastější ten protiargument tady zazníval, že se to týká jenom vybraných svátků. Ano, já s tím souhlasím. Proto tedy ten pozměňovací návrh, který předkládám, se vztahuje na všechny státní a ostatní svátky. Ale jsem přesvědčen, že je právě úkolem politiků, nejen učitelů, ale také politiků, abychom si je více připomínali.

A také bych chtěl, aby jasně zaznělo také mi bylo podsouváno, že by snad chtěl Mihola organizovat někomu, co má dělat ve volném čase. Opravdu ne.

To ať si tráví čas samozřejmě každý po svém. Ale o ty prodavačky nám opravdu jde.

Bude to jednotné. A uvidíte, že to přispěje ke klidu i ve vašich rodinách. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vaším prostřednictvím bych se chtěl vyjádřit k panu Miholovi. Já bych jenom řekl úplně jednoduše, já si nemyslím, že to je o nějakých profesích. Jsou to řidiči a další.

Tak ono je potřeba vidět ten život v souvislostech.

Ano děkuji, vážený pane předsedající.

Ale to, jestli mají občané zmatek, které svátky ty obchody mají otevřeno a které ne, a že noviny to musí psát. Já říkám, aspoň mají noviny co konkrétního psát, když vidím dneska tu mediální scénu.

Já vám řeknu, komu to pomohlo, tento návrh zákona. Našim vietnamským obchodníkům. Dneska vlastně fungují na každé obci, na každém městě.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Já jsem rád, že ta debata probíhá kultivovaně, ale prosím vás, nestrašme se. Prostě právě ty malé obchody fungují, na nádraží si taky nakoupíte, na letišti a tak dále. Týká se to prostě obchodů nad 200 metrů čtverečních. A co se týká toho nářku nad těmi Vietnamci, já se jich zastanu. Vždyť nikdo nebrání našim lidem, aby prodávali v těch obchodech.

Tady se ukazuje, jak se to vždycky umí otočit, že?, když se to hodí, pane poslanče Miholo prostřednictvím pana předsedajícího. Já nemám nic proti vietnamským obchodníkům. Známe se, jsem rád, že tam fungují, jsem rád, že fungují na vesnicích. Já jsem jenom říkal, že tento zákon jim udělal profit navíc, protože nikdo jiný v té době prodávat nemůže. Takže prosím, interpretujme to takhle.